Proč tyto pomůcky zůstávají v nejvyšší sazbě, zástupci vlády nedokázali zodpovědět.

Česká republika v rámci Evropské unie vlastně patří mezi země, která nevyužívá směrnice, podle které je možné tyto hygienické potřeby zařadit do snížené sazby.

Proč? Jednak je značně špatným symbolem, že menstruační pomůcky, které žena potřebuje a jsou po většinu jejího života nezbytnou součástí její osobní hygieny, jsou ve stejné sazbě jako právě cigarety nebo alkohol, a představují tedy spíše luxus. Česká republika se snížením daňové sazby může zařadit po bok jižních států Evropské unie, které dokonce daní hygienické potřeby ženám daňovou sazbou v řádu jednotek procent. Sníženou sazbu uplatňuje také Německo, Nizozemsko, Francie nebo Slovensko. Je pravda, že oni to zavedli ještě před vstupem do Evropského společenství, a mají tudíž tedy výjimku.

Jaké jsou další důvody?

A v souvislosti s ekonomickou krizí došlo i k meziročnímu nárůstu počtu domácností, které opravdu velmi a velmi počítají. A pokud tedy 13 % domácností zbývá takto nízká částka, tak samozřejmě každý výdaj i na tyto hygienické potřeby je v podstatě zásahem do rodinného rozpočtu, neřkuli v situaci, kdy je více žen v jedné rodině. A argumenty, že po snížení DPH zůstane cena těchto hygienických pomůcek nezměněná, si myslím, že to nemá logiku, a neměli bychom na tento argument vlastně rezignovat a měli bychom tyto hygienické pomůcky přeřadit do nižší sazby.

To znamená, že v souvislosti s tím je často nutné zakoupit třeba analgetika tlumící bolest a podobně.

Děkuji za pozornost. Děkuji pěkně.

Prosím, vaše dvě minuty, paní poslankyně. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Děkuji.

Děkuji. Já tuto informaci velice ráda vítám, děkuji za ni, akorát musím říct, že je velká škoda, že nebylo rovnou na toto myšleno, ale že se to musí zase měnit v rámci nějakých pozměňovacích návrhů, ale nicméně je to určitě ku prospěchu. Vracíme se do obecné rozpravy k řádně přihlášeným. Pan poslanec Tomáš Kohoutek, následně se připraví pan poslanec Kukla.

Jsem přesvědčen, že takovéto opatření bude mít negativní dopady na naši ekonomiku a podnikatelské prostředí. Navrhované zvýšení daně z příjmu právnických osob vyvolá negativní efekt na podnikání a investice, a to jak domácí, tak i ty zahraniční, což ve středně a dlouhodobém důsledku povede k omezení ekonomického růstu a snížení zaměstnanosti a celkové ztráty konkurenceschopnosti naší země. Zvýšení daně bude mít zejména pro malé a střední podniky významné negativní důsledky. Zároveň jsem přesvědčen, že toto zvýšení nebude mít významný vliv na zvýšení příjmů státního rozpočtu, neboť ti velcí budou o to více optimalizovat, což již dnes můžeme vidět na výrazně nižších očekávaných příjmech z windfall tax, kdy příjmy od bank budou téměř nulové a z ČEZu budou výrazně nižší oproti původním předpokladům.

Vysoké daně mají negativní dopad na ekonomický růst, protože oslabují motivaci lidí k pracovním výkonům, zvětšují daňové úniky a vyvolávají únik kapitálu. Křivka je popisem opakovaně v dějinách vysledovaného jevu, kdy zvyšování daní má od určitého bodu negativní výnos pro stát a nadměrné zvýšení daňové sazby už nezvyšuje daňové výnosy, ale naopak působí jejich pokles. Příliš vysoká daňová sazba natolik zatěžuje daňové poplatníky, že v konečném důsledku zapříčiní růst šedé a černé ekonomiky spolu s únikem kapitálu do méně daňově zatížených zemí. Místo zvyšování daně z příjmů právnických osob by se tak vláda měla zaměřit na podporu podnikání a růstu, snížení byrokracie a nastavení předvídatelného podnikatelského prostředí. S ohledem na výše uvedené jsem tedy přesvědčen, že navrhované zvýšení daně z příjmů právnických osob na 21 % není vhodným krokem a jeho případné schválení přinese více negativ než pozitiv. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Martin Kukla, připraví se pan poslanec Lubomír Brož a omlouvá se pan poslanec Pavel Růžička dnes od 19 hodin ze zdravotních důvodů. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, já se budu snažit své vystoupení trošku zkrátit. Také jsem ho předělal, protože tady mnohé zaznělo.